A když se podíváte na odhady Ministerstva vnitra, tak jsme se téměř nikdy nepletli.

Jedno bylo 40 tis. migrujících osob, které se mají přerozdělit.

To znamená, my jsme vždycky dbali na institut dobrovolnosti, dobrovolné pomoci.

To ovšem neznamená, že zůstanou na území České republiky. 400 dalších lidí, kteří mají přijít, mají přijít z táborů mimo Evropskou unii a mají být integrováni do české společnosti.

To je ta cesta zlepšit život lidí v táborech mimo Evropu. To je směšná částka v porovnání s tím, co to bude stát sociální systémy velkých evropských zemí včetně České republiky. Zlomek. Drobné.

Každý z nás přece by chtěl žít doma. Já tedy určitě. S velkou nedůvěrou se dívám na vojenské angažmá Ruska v tom prostoru, protože vojenská operace, která bude jenom ve formátu dalších leteckých úderů, nic nevyřeší. To jsou vnitřní migranti v té Sýrii, kteří pokud ztratí víru a naději v to, že ta válka skončí, tak si na tom Googlu, jak píše některý server včera, najdou opět to Německo, najdou opět migraci v Německu a budou směřovat opět do Německa.

Víte proč? Protože pochopil, že on i jeho děti budou pravděpodobně občané druhé nebo třetí kategorie. Tam vznikne obrovská deziluze. A bojím se toho, že tímto přístupem ne že zamezujeme nástupu fašismu a hnědých hnutí, ale že mu pomáháme. To je ta obava, kterou já mám.

A pokud se povede Rusku rozdmýchat i tento požár já neříkám, že to mají v plánu, ale stát se to může tak máme dvě ohniska migrace. Obě dvě tato ohniska migrace skončí, dámy a pánové, v Evropě.

Co se týká našich detenčních zařízení. Bývalé pravicové vlády snížily kapacity našich uprchlických zařízení na 30 %. Ale logicky nebyl důvod je nesnižovat.

A v té době jsme měli daleko větší kapacitu detenčních zařízení.

A nezlobte se na mě ti, kteří kritizují náš postoj v Evropě, že jsme měli mlčet. My jsme země, která si plní své zákonné povinnosti a má vlastní názor. Co je na tom proboha špatně? Evropská komise už v minulosti šla do systému kvót.

Přesně na tom proti jejich vůli ten projekt zkrachoval. A my se obáváme a jsme přesvědčeni, že na úplně stejném principu zkrachuje i tento systém. Musíme si uvědomit, že člověk, který přijde a splní si zákonné povinnosti, že se nechá zaregistrovat k hotspotu v Řecku, v Itálii nebo v Maďarsku, by tam měl strpět do doby své realokace. Ale 98 % všech lidí z těchto oblastí chce odejít do Spolkové republiky Německo. A Spolková republika Německo jich pojme 30 % a těch 70 % půjde do jiných zemí.

A to je slučování rodin, dámy a pánové. Většina z nich má rodinu.

Dámy a pánové, jsme zemí, kde žije půl milionu cizinců.

Ale neumíme tady za nohu držet někoho, kdo tady prostě být nechce.

A my jsme té Evropské komisi, těm našim partnerům a znovu říkám partnerům dali svoji pozici včetně právního rozkladu, včetně deseti otázek a říkali jsme: než budeme hlasovat, tak nám na ně prosím pěkně odpovězte. Jinak slovenská pozice směrem k té žalobě i trošku vychází z toho našeho právního rozboru. Já jedu osmého do Lucemburku na zasedání ministrů vnitra.

Toto může fungovat. Němci mají realokaci v rámci svého území, v rámci svých jednotlivých spolkových zemí, v rámci jednotlivých obcí. Jednotný systém trhu práce... Bohužel z vlastní strany. My jsme připraveni partnerům pomáhat. Ale musí tam být, dámy a pánové, vůle.

Odpověď je nula. Řekové s námi nemluví vůbec. My jsme připraveni pomáhat. My jsme zemí, která je ochotná pomáhat svým partnerům.